Tak proč máme zastupitelstva? Proč s majetkem nenakládá sám primátor nebo starosta, ale kolektivní orgán?

A ten rozdíl byl třeba dva miliony. A věřte, že mnozí starostové a mnohá zastupitelstva to už dělají a jsou připraveni.

A ten čas je opravdu minimální. Jenom abychom si řekli pravdu.

Omlouvám se, ale musel jsem upozornit na uplynutí časové lhůty. Další faktická poznámka pan zpravodaj. Prosím. Vážení kolegové, pokusím se to v té faktické poznámce malinko zmírnit a zrychlit. Jsme si vědomi toho ohromného množství problémů, které se týkají výstavby.

Tohle jsou zásadní témata, která tam už řešíme, a budeme se jim věnovat dál. Mohu zmínit i liniové dopravní stavby, návrh tohoto zákona. Ale poprosím, dnes skutečně řešíme především přípravu, tady ty výkupy. Za sebe mohu říci, že jsem z Pardubického kraje. Tohle je meritum té dnešní debaty odblokovat výkupy a tu přípravu. Nic jiného. Děkuji i za dodržení času. Prosím.

Začnu od konce, jak zastupitelstva pomáhají investorským organizacím v získávání pozemků.

Ze zoufalství, aby se stav obchvatů a výstavba infrastruktury pohnuly dále, protože my podle zákona nemáme v ruce žádný mandát donutit lidi, aby nám dobrovolně prodávali pozemky za dvojnásobek osmi korun výkupní ceny. Bohužel je to tak. Co se týká následného prodeje ve prospěch státu, investorské organizace, pokud se děje se ztrátou, tak si dovolím říct, že toto by měl být spíš zájem Policie České republiky. Proč někdo koupí pozemek a následně ho prodá státu se ztrátou? Co se týká lhůt, pan Stanjura navrhoval diskusi, jestli 90 nebo 120 dnů je lhůta přiměřená, nebo ne. Tento zákon by měl, jak říká sám jeho název, zkrátit dobu pro výstavbu dopravní infrastruktury.

My jsme si skutečně udělali analýzu a je v této tabulce, jak se hýbou ceny za jednotlivé pozemky, a z toho nám vyšla ta analýza, že osminásobek, případně šestnáctinásobek. Byl bych nerad, aby se Poslanecká sněmovna myslím si, že to je nedůstojné Poslanecké sněmovny bavila o tom, zda to bude čtyřnásobek, nebo pětinásobek, tzv. metodou pokusomyl a hledali jsme odezvu od veřejnosti, jestli už jsme se trefili do toho násobku, nebo ne. Co se týká celého procesu výstavby, jak jsme tady slyšeli od pana předsedy klubu Občanské demokratické strany, myslím, že velmi objektivně popsal celý ten proces, který je, a tento zákon sám o sobě není všemocný a není spasitelný. Bohužel Česká republika nemá v rukách žádný zákon, který by dokázal prosadit vůli státu v oblasti strategických staveb, jako je tomu ve Spolkové republice Německo, jako je tomu v Rakousku a jako to už čtyři roky platí na Slovensku. Takže zákon o liniových stavbách, který by měl mít dvě samostatné položky, to znamená deklarovat stavby ve státním zájmu a přijmout k tomu zákon a následně potom stanovit, jakým způsobem procesně přejdeme ke stavebnímu povolení. Toto je to, co si Česká republika zaslouží, a toto je i to, co je v programovém prohlášení vlády České republiky.

Naprosto jasně deklaruje v čase kompetence Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, jakých mantinelů, jakých bonusů mohou použít. Týká se zemědělské půdy, týká se i bonusů, týká se i stavebních a ostatních parcel. Co se týká toho diskutovaného šestnáctinásobku.

Myslím si, že je třeba, abychom vycházeli ze zápisu v katastru nemovitostí, a ne kudy nám vede trasa. Proto ty bonusy zjevně narovnávají tu situaci, aby jeden soused na jednom katastru nemovitostí neměl cenu dvacet korun a případný násobek osmi a druhý neměl cenu osm korun a bylo možné tam uplatnit na výjimku ministra dopravy ten inkriminovaný diskutovaný sedmnáctinásobek, a tím tu zjevnou nespravedlnost mohli dorovnat. Toto je princip, který chceme navrhnout. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.

Otázka zní: Kdo bude stanovovat výši bonusu 2? Kdo bude stanovovat výši bonusu 8? Bude to nějaká jiná osoba? Asi existuje.

Pan ministr hodlá bezprostředně reagovat. Prosím, máte slovo.

Nad tento limit je to na základě žádosti na výjimku ministra dopravy. Výše bonifikace je rozložena v čase. Tím je zabráněno jakékoliv možnosti spekulace tomu dáme a tomu nedáme. Je to podmíněno časem, kdy je předkládána kupní smlouva.